Pro pořádek chci zde říct, že se bude jednat o pomoc lékařů a zdravotních sester, zdravotnického personálu, kteří zde budou na našem území bez zbraní, s jasným mandátem, s jasně definovaným počtem a s omezeným časem pomoci.

Jsem velice rád, že v tomto případě mezinárodní pomoci se nenaplňuje přísloví, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Protože kromě nynějšího příjezdu vojáků, zejména amerických a vojenských zdravotníků, nám svoji pomoc v minulých dnech nabídlo nezištně také Německo, Rumunsko, Maďarsko a další země Evropské unie, také spojenci.

Premiér Babiš populisticky vykřikoval, že chce české zájmy hájit v Bruselu tvrdě a nekompromisně, čili že nám nikdo nemá co mluvit do toho, na co použijeme evropské dotace. Stejně tak nelze zapomenout na nemístné jednání hejtmanky Jermanové za ANO, která obvinila Německo, že zadrželo kamion se zdravotnickými pomůckami pro Českou republiku.

Chci, abychom dnes hlasovali odpovědně.

Ale zodpovědné hlasování, a to mluvím k vám, kolegyně a kolegové především z koalice, také znamená plně si uvědomit, že solidarita není jednosměrnou ulicí. Přijetí pomoci od našich spojenců je současně také naším závazkem. Již nikdy by podobně drzé a neomalené výroky na adresu našich spojenců, ať už je to NATO, nebo především členské státy Evropské unie, neměly zaznívat z úst vládních představitelů této země.

A také v neposlední řadě chci upozornit na to, že opravdoví spojenci plní závazky, které si navzájem dali. Pokud se vláda zaváže v rámci NATO k navyšování obranného rozpočtu, nemůže tento závazek házet do koše.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A jako další s přednostním právem v rozpravě vystoupí pan předseda Rakušan. Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, chtěl bych nejdříve jménem hnutí STAN poděkovat všem těm, kteří v nelehké chvíli České republice byli ochotni nabídnout pomoc. Ukázali nám jednu důležitou věc, kterou vždycky oceníme právě ve chvíli, kdy nám není dobře, kdy jsme ve svízelné situaci. Ukázali nám, že nejsme sami, a v mnohém nám udělili doslova a do písmene lekci solidarity. Odmítám vést technicistní debatu o tom, v jakém režimu schvalujeme přítomnost 28 lékařů na území České republiky. Zdůrazňuji 28 lékařů, odborníků, kteří přicházejí pomoci našim lékařům, kteří se dostávají doslova a do písmene na hranu psychického a fyzického vyčerpání. Ukazuje se, do jakého civilizačního okruhu patříme. Ukazuje se, že patříme do světa, kde je pomoc věcí přirozenou, kde je přirozeností, kde je něčím zcela normálním. A byl bych moc rád, kdyby si i naše vláda, naši lidé, celá Česká republika z této velkorysosti, kterou nám okolní svět teď prokazuje, vzala velké ponaučení a byli jsme do budoucna schopni stejně velkoryse bez diskusí a bez dlouhého otálení našim spojencům a slovo spojenci zdůrazňuji pomoci. Je dobré si uvědomit, že máme přátele, protože přátele poznáme v nouzi. Ale přátelský vztah nikdy nemůže fungovat jednostranně, pouze spoléhat na to, že nám někdo pomůže. Tu pomoc musíme být schopni oplatit. Potom je to totiž opravdové přátelství, a nikoli vypočítavost. Potom je to spojenectví, které od nás naši partneři samozřejmě očekávají.

Konečně se ukazuje, že všechny ty akademické diskuse o výhodnosti našeho členství jsou opravdu pouze tlacháním. Teď se ukazuje pravý smysl spojenectví. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan poslanec Bojko. Připraví se pan poslanec Pawlas.

Prosím, pane poslanče. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Další věc.

Další věc. Kde jsou ty obrovské rezervy?